Protože to už by ta razance přesahovala úplně všechno.

Myslím, že tomu v podstatě rozumí každý občan. Děkuji za pozornost. Pouze pro pořádek, pane předsedo, každý, kdo nebude mluvit k pořadu schůze a k projednávanému bodu, bude napomínán řídícím schůze bez ohledu na to, kdo schůzi řídí.

Mám zde zmocnění. Prosím paní poslankyni, aby přednesla stanovisko klubu. Pane poslanče, nepokřikujte na mě, chceteli diskutovat, přihlaste se řádně do rozpravy. Prosím, paní poslankyně. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nacházíme se ve třetím čtení tohoto zákona a já budu také navrhovat, aby se vrátil do druhého čtení.

Vláda s tím přichází v době, kdy se vlastně počet státních pojištěnců navyšuje, jelikož jsou mezi nimi také uprchlíci z Ukrajiny, o jejichž počtu nemá vláda vůbec žádný přehled. Tento krok vlády je tedy výrazným ohrožením kvality a dostupnosti zdravotní péče, a nelze s ním tedy vůbec souhlasit. Ten, kdo na to doplatí, budou jen občané České republiky.

Některé menší pojišťovny už to dokonce avizovaly.

Mě vůbec překvapuje, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jakožto lékař vůbec souhlasil s tím, že do zdravotnictví bude putovat méně peněz, protože on je jeden ze zdravotníků.

Vláda nejdříve zdravotním pojišťovnám sebere peníze, a pak by je chtěla vysát od občanů.

A doplatí na to naši občané. Peníze pro Ukrajinu jsou, ale pro naše zdravotnictví ne.

Já také děkuji za přednesení stanoviska klubu. Stahujete svoji přihlášku, děkuji.

Není.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

A když si uvědomíme, že prakticky fakultní nemocnice a různé jiné ústavy jsou přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, znamená to úbytek finančních prostředků z celého systému.

Jedním z hlavních volební kampaně pětikoalice bylo proponované snížení schodku státního rozpočtu, kterým chtěla ukázat prstem na špatné hospodaření předchozí Babišovy vlády. To lze pochopit.